Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Václav Zemek.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1003/6. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, především gratuluji k zvířátkům, k minulému hlasování. A teď opravdu jenom velmi stručně, protože čas velmi pokročil. Chtěl bych jenom připomenout, že se v tomto případě jedná o transpoziční novelu zákonu EIA

Prosím pokračujte. Jsou to zajímavé věci. Chci jenom připomenout, že jakkoliv se jedná o transpoziční novelu, velmi důležitou, protože víme o těch minulých novelách, jak zásadní to bylo z pohledu schvalování řady dopravních projektů, tak se podařilo, myslím si, že velmi vhodně, do toho doplnit celou řadu dalších zjednodušení a zrychlení z pohledu stavebního řízení.

Myslím, že jsme je našli. Ale chci říct, že jsme se i v rámci navržených pozměňovacích návrhů snažili v maximální míře vyjít vstříc těm rozumným. V některých případech ovšem máme názor stále nesouhlasný, protože si myslíme, že by bylo velmi komplikované je sladit s příslušnou evropskou směrnicí. Děkuji vám za pozornost.

Otevírám tedy rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Ale předtím se ještě s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. A já chci upřít vaši pozornost k té minulé, pane ministře.

My jsme tady o patro níž měli politické jednání. V čele stolu seděli ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Dan Ťok.

Dostal jsem ubezpečení, že ten nový nástroj, nařízení vlády, bude využit pro všech deset staveb.